Ke mně do kanceláře přišla řada těch ředitelek a učitelek mateřských škol, ale také řada starostů a místostarostů, kteří na tento problém velmi významně upozorňovali.

V ten moment potom jde plánovaná činnost a věnování se starším naprosto bokem. Malé děti lze zaujmout maximálně na jednu krátkodobou činnost během dopoledne. Ostatní děti tak ruší. Byly tady zmíněny ty vycházky. Neujdou požadovaný okruh. Často usínají na rameni učitelky. Pokud se chtějí včas vrátit do mateřské školy, děti nejsou naučené chodit, často se pronesou. Učitelky to odnášejí zdravím. Školkám chybí vybavení pro hry dvouletých dětí, prostory na pohyb, místa pro přebalovací pulty. Často se tyto záležitosti dějí třeba na schodišti.

My se tady můžeme v našich úvahách vracet nostalgicky k jeslím, ale vzpomeňme, že v minulém volebním období jsme prosadili zákon o dětské skupině. Ty musí být kvalitní a dostupné všem. Nejenom těm, kteří na to mají. A opět bych chtěl zdůraznit, že tedy řešením je finančně podpořit jesle a dětské skupiny, kde podle vývojové psychologie bude maximálně patnáct dětí na skupinu. Budou mít svoje tempo, nabídku správných hraček, možnost odpočinku i her podle volby, přebalovací pulty, odborný personál. K tomu je zapotřebí podpora vícero ministerstev, minimálně od Ministerstva práce a sociálních věcí, případně Ministerstva zdravotnictví. Jsem rád, že jsem postřehl v uplynulých týdnech, že ta debata se již významně posunula, protože víme, jak je mezi těmi ministerstvy složitá, nejen v oblasti školství. Je třeba nastavit finanční podporu těchto zařízení tak, aby rodiče mohli finančně poplatek utáhnout a dítě bylo spokojené. Nárokovost tím pádem bude zachována pro matky s dvouletou mateřskou dovolenou, která reálně je, a budeme mít kam děti dávat a možnost budovat kariéru a podpořit rodinu.

Má naopak ještě tu svoji druhou část, o které již byla řeč. V ní se hovoří o zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole. Tato norma byla přijata v minulém volebním období a platí teprve od září 2017.

Existuje tady ta možnost, která je administrativně nenáročná, skutečně nenáročná. Proto jsme ji tam prosadili jako možnost pro ty, kteří tu povinnost prostě odmítají nebo se cítí jako nějak svázáni. Závěrem bych chtěl konstatovat, že KDUČSL podpoří zrušení povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté děti. Stejně jako předkladatel návrhu zákona tvrdíme, že zákon nebude bránit těm, kteří dobrovolně dvouleté děti jsou schopni a ochotni přijímat tedy ty mateřské školy. Relevantní nabídkou musí být ale dětské skupiny, jak jsem dříve upozornil. Jednak jsme prosadili možnost domácího vzdělávání a také zatím neuplynula, nebo uplynula jen velmi krátká doba, abychom přijatý zákon relevantně vyhodnotili.

Zrušení části týkající se povinného předškolního roku v mateřské škole je tedy možné vyřešit pozměňujícím návrhem. A pokud u předkladatele k tomu nebude vůle, jsem připraven předložit vlastní novelu, která bude řešit pouze zrušení té povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté děti. Tady pevně věřím, že nalezneme shodu napříč politickými kluby, napříč celou Sněmovnou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi za jeho vystoupení.

Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, k problematice školství a předškolního vzdělávání se v našem poslaneckém klubu věnují naši kolegové. Já už mám děti odrostlé, které studují na vysokých školách, ale přesto mi dovolte opravdu velmi krátce se vyjádřit, a to konkrétně k té části této novely školského zákona, která navrhuje zrušit povinnou předškolní docházku. U tohoto tématu bych byl velice rád, kdybychom si připomněli, že nepíšeme zákony pro sebe. Píšeme je nebo připravujeme je pro občany této země a v případě školského zákona jsou to zákony pro děti, resp. jejich rodiny a učitele. Proto si myslím, že by tady měly zaznít především zkušenosti a názory těch, kterých se zavedení povinného předškolního roku ve školkách přímo dotklo.

Jde konkrétně o dopis tatínka čtyř dětí, mimochodem současně výborného učitele na střední škole. A já bych vás chtěl poprosit, abyste sami posoudili, zda naši předchůdci psali novelu školského zákona pro jeho rodinu, anebo jestli ji psali proti jeho rodině.